Už dnes podruhé musím použít dárek z Německa. Kolegyně, kolegové, prosím, usaďte se. Já tuším, co se stalo, a kolega Chvojka bude mít prostor to vysvětlit, ale ani v takovémto případě nemohu porušit pořadí. Takže prosím kolegu Sklenáka, aby přednesl faktickou poznámku. Všichni ostatní se prosím usaďte. Ne, pane kolego, nebudeme pokračovat, dokud zde nebude klid!

Děkuji za slovo.

Ano. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh podle § 60 jednacího řádu, takže ještě zazvoním na kolegy. Ano, vidím žádost o odhlášení. Prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím si, že by měl chvíli přemýšlet, než začne mluvit. Nemluvím o těch osobních invektivách, které si myslím, že jsou naprosto zbytečné, a já panu kolegovi tu situaci samozřejmě velmi rád vysvětlím, ale ne tady u mikrofonu. Jinak jenom k paní kolegyni Lorencové, jestli mohu prostřednictvím pana předsedajícího. Paní kolegyně, my chceme, aby se věci měnily. Vy jste řekla předřečníci, ukazovala jste doprava. Tak když budu mluvit za hnutí Úsvit, my chceme, aby se věci měnily k lepšímu, a proto právě je ta otázka vám nevadí střet zájmů, který je? Kdyby to byl kdokoliv jiný, kdyby to byl představitel jakékoliv jiné strany, tak budete chodit a každý den, každou schůzi budete říkat, že je tady střet zájmů. A to samé děláme my. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Chvojkovi. Já si myslím, že to bylo mimo téma této schůze, co jste tady přednesl.

A k paní poslankyni Lorencové prostřednictvím pana předsedajícího. Paní poslankyně, vy jste tady mluvila o tom, že se přijímají špatné zákony. Já si myslím, že energetický zákon byl zrovna ten špatný.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já ještě přece jenom chci učinit poznámku na margo onoho přeřeknutí pana poslance Chvojky. Ten jeden je obyčejný chybný úkon, kdy člověk zkrátka řekne něco špatně, a to druhé přeřeknutí, to je, že prostřednictvím něj vstoupí do toho diskursu něco daleko hlubšího. Já si myslím, na rozdíl od některých, že pan poslanec Chvojka se sice přeřekl, ale ve své politologické analýze se nezmýlil, když uvedl jasnou analýzu mezi charakterem politických stran Věci veřejné a hnutí ANO.

Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Komárek a po něm tolik očekávaný pan poslanec Chvojka. Dámy a pánové, já pozorně tu diskusi sleduji od začátku. Skutečně. Z vás čiší jenom závist! Pane předsedo Fialo, nezlobte se, to byla nuda. Jsem velmi starý. Chtěl bych vám říct jenom jednu věc. To je pravda! Vy jste nás tady cvičili minulé období, takzvaná pravice, v tom, že v čele země mají být úspěšní, bohatí, mladí lidé! My tam konečně jednoho dáme a zase se vám to nelíbí!

Dámy a pánové, to je vidět, jak se pozná, když po ochotnících vystoupí skutečný herec. Prosím pana poslance Chvojku, po něm pan poslanec Fiala a pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych se chtěl omluvit paní Lorencové za to nedopatření, ke kterému dochází v mém případě, doufám, maximálně za deset let.

Já jsem nabyl toho dojmu, a mně to někdy splývá, že je prostě členkou toho klubu Úsvit, z tohoto důvodu.